3.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, velmi stručně.

Vedle novely zákona o dani z příjmů návrh obsahuje novelu zákonů v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, živnostenského zákona a zákona o rozpočtovém určení daní.

Návrh směřuje na vybranou skupinu poplatníků daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti, u nichž je odůvodnitelné, že je třeba významně snížit administrativní náročnost.

Ten odvod obsahuje daň, obsahuje sociální pojištění a zdravotní pojištění.